Jen tak pod čarou, není možné navrhovat schodek státního rozpočtu, mít tam desítky miliard a říkat, že vlastně ještě úplně nevíme, kam půjdou.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo, paní ministryně.

Toto není žádná novela návrhu státního rozpočtu, není to žádná reakce na ekonomický vývoj, velice dramatický, který zažíváme. A my si myslíme, že to je zkrátka a dobře málo. Tady spousta kolegů mi říkala, že ve čtyři ráno dneska jeli po dálnici, aby se zúčastnili zasedání.

Co je závažnější, je to jedna třetina celého státního rozpočtu a to už je dle mého názoru extrémně varující.

Anebo to vadí? To si musíme jednoznačně říci.

A vy jediní se tváříte, že vláda to dělat nemusí.

Vezměme si příklad například Švýcarska.

Já bych se rád zeptal vlády České republiky a pana premiéra, jaké je naše stanovisko.

Děkuji.